Omlouvám se, pane senátore.

Vážený pane předsedající, stanovisko zpravodaje sněmovního tisku vzhledem k tomu, že se tím nezabýval zemědělský výbor, tak stanovisko zpravodaje je podpořit původní poslanecký návrh.

Nebo s přednostním právem chce pan předseda klubu ODS? Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jsem překvapen, že se žádný člen vlády neujal toho úkolu. To my plně respektujeme.